Já vám také děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Padl návrh na zkrácení na sedm dnů. Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí.

Kdo je proti? Je to hlasování s pořadovým číslem 223, přihlášeno je 114 poslankyň a poslanců, pro návrh 56, proti 48. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut. Končím projednávání tohoto zákona. Ano, prosím, paní poslankyně?

Je tady návrh na zpochybnění hlasování.

Můžeme pokračovat?

Kdo je proti?